druhé čtení

Důvodem všech navrhovaných změn je minimalizovat případné budoucí výdaje ze státního rozpočtu za odstraňování následků hornické činnosti, likvidaci dolů, lomů v případě nezodpovědného hospodaření těžebních společností a současně narovnat stávající omezení státu jako vlastníka nerostného bohatství, a to v rámci úpravy sazeb úhrad z vydobytých nerostů. Garanční výbor odsouhlasil několik pozměňovacích návrhů. Dovolte mi, abych se k některým z nich v tuto chvíli vyjádřil.

Ohledně stanovení konkrétního data proběhla celá řada jednání a nakonec jsme se dohodli, že i s ohledem na současnou situaci těžebních společností, těch menších společností, které mají problémy s hotovostí, tento návrh podpoříme. Dále byl na hospodářském výboru odsouhlasen pozměňovací návrh pana poslance Adamce, kterým se upravuje mechanismus změn sazeb úhrad z vydobytých nerostů. Tento pozměňovací návrh zavádí automaticky povinnost vlády měnit sazby úhrad z vydobytých nerostů každé dva roky prostřednictvím pevně stanoveného mechanismu. Tento návrh principiálně nijak neodporuje cíli vlády svázat změny sazeb úhrad se změnami referenčních cen, proto k němu přijímáme neutrální stanovisko.